Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.

Těch bodů zlomu je několik.

Kdyby tady byl pan ministr zdravotnictví, pravděpodobně by to potvrdil. A to je to, co jsou fakta, na která se musíme chystat.

Já si myslím, že pokud si vzpomeneme na loňský rok, na tuto dobu, kdy ve stejné Sněmovně probíhaly debaty o tom, že některé urgentní příjmy nestíhají přijímat pacienty, že sanitky v Praze nebo v Brně vozí akutní pacienty, protože pro ně nejsou v nemocnicích v Praze nebo v Brně akutní lůžka. Prostě ten systém v České republice je napjatý, dlouhodobě se o tom bavíme. Nemocnice nemají nějaké extrémní rezervy, a tím pádem je potřeba tu situaci nějakým způsobem řešit. My se připravujeme a zopakuji to, co jsem tady několikrát říkal my se připravujeme na něco, co třeba nemusí nastat, nicméně připravujeme se na to proto, aby to nenastalo.

My jsme je přijímali právě proto, aby nenastala, právě proto teď chceme přijmout nějaká opatření.

A ano, ten plán by měl být opravdu pokud možno dlouhodobý, s perspektivou pro občany, aby věděli, co je čeká, co mohou očekávat a co budou ty parametry, které povedou k různým změnám. Podle mě naprosto legitimní dotaz a informace, kterou by měla mít nejenom Poslanecká sněmovna, ale především občané, jaké parametry jsou ty parametry, kterých chceme dosáhnout, aby se situace, aby se všechno začalo zase uvolňovat a vracet k normálu.

Ten je potřeba jasně definovat, je potřeba jasně definovat tu cestu, která k tomu cíli povede, a obhájit, proč si myslíme, že ta cesta je to jenom teorie je správná. A pak ty parametry, které budeme na té cestě kontrolovat, jestli se k tomu cíli blížíme, nebo neblížíme.

Já se dokážu smířit s tím, že prostě existuje skupina lidí, kteří na první pohled vypadají inteligentně, a přesto jsou přesvědčeni o placatosti Země.

Předsednictvo reprezentuje odborné společnosti a to by k tomu mělo dát jasný postoj, jasné stanovisko.